Tak jenom bych chtěl připomenout, že tomu tak není, protože občané začínají ceny potravin považovat za jednu z vůbec největších hrozeb. A já zde ukážu příčiny, důsledek, současně to, co vláda dnes dělá, a to, co by měla dělat, a vyzvu k diskusi.

Podcenili jsme fatálním způsobem boj s inflací, ačkoliv jsme na to mnohokrát upozorňovali, nechalo se to v rukou národní banky. Když došlo k tolik požadované regulaci, tak se udělala pozdě zatímco regulace se má dělat rychle, okamžitě a spíše krátkodobě výsledkem čehož bylo to, že zásadním způsobem vzrostly energetické náklady výrobců.

Nejvyšší nárůst cen elektřiny ze všech zemí Evropské unie, 62 % za první pololetí minulého roku, druhé pololetí ještě není změřeno, a nejvyšší ceny elektřiny a nejvyšší ceny plynu v přepočtu na kupní sílu za poslední měsíce. To je nepochybně jedním z klíčových důvodů, proč jsou dneska drahé potraviny v České republice. Za další situace na maloobchodním trhu. Máme čtyři zahraniční skupiny, které ovládají 70 % trhu. Konkurenční prostředí naprosto minimální, je zde diktát cen. Podcenila se podpora zemědělským producentům. Zcela jsme rezignovali na potravinovou soběstačnost. A je třeba ještě doříci to, že máme nejvyšší DPH na potraviny z celé Evropské unie. Když se podívám jenom na země okolo nás, tak Česká republika 15 %, co se týká Německa 7 %, Rakousko 10 %, Slovensko 10 %, Polsko mělo 5 %, a teď dalo dokonce krátkodobě potraviny na nulu.

Zdaleka to není jenom to lečo, které jsem tady trošku s nadsázkou vytáhl.

Přece nám nemůže být úplně ukradená potravinová turistika!

To nás netrápí to, že podnikatelé, provozovny, koloniály, které jsou v příhraniční oblasti, končí právě z tohoto důvodu?

Dneska máte čtyřnásobně větší inflaci, dneska se pohybujeme na 18 %, dokonce ještě o něco více. Pan poslanec nesouhlasně kýve hlavou, tak já připomenu čísla.

A můžeme se bavit, proč, že se podcenily fiskální nástroje, neudělala se vůbec žádná regulace, a když, tak se udělala pozdě, a to, co jsme navrhovali, tomu jste se vysmáli. Dobře, výsledek tady máme.

Výsledkem je to, že potraviny se a to přece musíte vidět v České republice zdražují, zatímco v jiných evropských zemích paradoxně už letí dolů.

Školy, školky, nemocnice, ty všechny samozřejmě jsou tímto dotčeny. A pochopitelně místo toho, abychom sledovali rostoucí investice u zemědělců, potravinářů, nám rostou zisky. Importérů potravin.

Vzpomeňte si, co jste dělali bagatelizovali jste všechny problémy. Drtivou většinu z nich jste stejně nakonec zavedli, ale bohužel až poté, co jste to odmítli, se zpožděním a přiznejte si to pod obrovským tlakem veřejnosti.

A díky tomu nám i vyskočila inflace do té výše, která zde je. A dneska je to velmi obdobné s potravinami. Místo abyste akčně začali cosi činit, začínáte dělat průzkumy, analýzy a hledáme viníka. A ti se přece chovají tržně, ti podnikatelé. Tady jsme si vytvořili situaci, že máme čtyři řetězce nebo čtyři holdingy, společnosti, které naprosto kontrolují maloobchodní trh.

Nevím, nad čím stále váháme. Vám nevadí, že máme nejvyšší DPH na potraviny z celé Evropské unie? Za další: vláda má nástroje, aby zlepšila informovanost spotřebitelů. Máte na to zdroje, prostředky, kompetence a dělejte osvětu.

Místo abychom podporovali domácí výrobce, domácí zemědělce, naše potravináře, tak v rámci vaší svaté války vůči Babišovi zesměšňujete naše producenty, degradujete naše potravináře, naše zemědělce jenom proto, abyste si tam uhráli svoje. Úplně opačně se chovají v Evropě.

Tak prosím, už se proberte.

A výsledek?